Vážený pane premiére, v poslední době jsem zaznamenala vaše výrazné mediální úspěchy. Oblíbenost vašeho facebookového profilu překračuje všechny žebříčky popularity. Úžasné. Nicméně některá zjištění vedou k podezření, že v tom asi bude nějaký háček.

A nejsou takové podvody na veřejnosti nemorální? Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Já každou neděli napíšu, co jsem celý týden dělal.

Takže bych si vyprosil, abyste tady říkala, že někoho platíme.

Ano.

Děkuji. Děkuji za odpověď, pane premiére.

Já si také vyprošuji. Abyste takovéto výrazy nepoužíval a odpovídal na dotazy, nejenom moje dotazy, ale i ostatních.

A já bych předpokládala, že to bude odpověď věcná a slušná bez jakéhokoliv napadání. Děkuji. Prosím.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dobrý den, pane premiére, paní ministryně, pane ministře. Děkuji za udělené slovo.

Možná překvapivě na začátek vládu pochválím. Ve chvíli, kdy si to zaslouží, by to člověk udělat měl. Vážím si jí za to, že se baví s krajskou reprezentací, protože si to prostě komunální politici za svoji každodenní mravenčí práci zaslouží. Vláda jela po celé České republice a v rámci Národního investičního plánu, který je stále v přípravě, v podstatě slíbila až nějakých 17 tisíc projektů v celkové hodnotě údajně 3,5 bilionu korun.

Odpověď byla, že na přelomu roku 2018 a 2019 bude projednán vládou České republiky, bude dána jeho celková výše a potom samozřejmě bude dán k dispozici Poslanecké sněmovně.